Prosím, ujměte se slova. Prosím, paní ministryně.

Prosím, máte slovo. Takže paní ministryně si nepřeje vystoupit. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Hlásí se poslankyně Kovářová.

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Po úvodním slově náměstka ministryně financí Stanislava Kouby a náměstka ministra zahraničních věcí Tlapy, zpravodajské zprávě poslance Václava Votavy a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb, sněmovní tisk 658, schválila bez připomínek. Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Ano.